Ptám se tedy na to, kdo nese za výbuch odpovědnost, co bylo jeho příčinou, zda a jak byl objekt střežen, protože vzhledem k tomu, že odpovědní ministři nejsou schopni zajistit a zabezpečit muniční sklady ani pět let po Vrběticích, očekával bych, že vloni, v roce 2020, pod dojmem těchto událostí mohou zvažovat dokonce i svoji rezignaci.

Děkuji vám za odpovědi.

Vážený pane jediný přítomný ministře, z vašich úst tady tento týden zaznělo, co všechno v případu Bečva neděláte, jak připravujete, realizujete a tak dále a tak dále.

Zmapování kanalizací přece měl být první základní krok.

Ty samozřejmě v rozpočtu ani města ani okolních obcí, kterými Bečva protéká, nejsou, zvlášť po letošním krušném ruce. Chci se vás proto zeptat, pane ministře: Několikrát tady od vás zaznělo, že na vyšetření Bečvy pracujete a nedovedete si představit, že by se něco takového mělo někdy znovu opakovat. Pokud skutečně chcete nalézt viníka, zmapování kanalizací může být první logický krok. Jak už jsem řekl, město Valašské Meziříčí ani okolní obce takové prostředky ve svém rozpočtu nemají. Má otázka tedy zní, jestli může stát v této věci nějak pomoci, ať už dotačním programem, nebo podporou správců kanalizačních sítí, aby si kanalizační systémy prověřili. Jedná se hlavně o průmyslové zóny, jistě vám nemusím vysvětlovat proč. Děkuji za odpověď. A nyní slovo předávám panu ministrovi. Děkuji za ten dotaz, velmi praktický. Trochu mě překvapil z toho důvodu, že oni opravdu...

Je to komunikováno mezi městem Valašské Meziříčí, mezi Vodovody a kanalizacemi, mezi Výzkumným ústavem vodohospodářským a mezi Povodím Moravy.

To je totiž práce povodí. Nejenom Povodí Moravy, ale všech povodí. A on mi říkal, že ukončili aktualizaci mapování všech výustí na řece Bečvě a že mají teď zcela aktuální informace o všech výpustích.

Tak tohle to všechno provádíme, přímo ad hoc měření, které navíc provádíme náhodně, to znamená nikdo se na něj nemůže připravit, nikdo nikdy neví, kde se bude měřit a kdy se bude měřit, což si myslím, že je dneska naprosto unikátní.

Takže pokud se bavíme o výustích, tak opravdu to je čistě práce Povodí Moravy. My ty funkce máme rozdělené.

Děkuji.

Takže určitě ano, děkuji. Děkuji.

Prosím. Vážený pane ministře, vaše vysvětlení o politické potřebě jiných priorit Národního plánu obnovy je zajímavé, ale vůbec neřeší záměr Evropské unie podpořit čistou mobilitu a potřebu vybudovat v České republice cyklistickou infrastrukturu, takovou, která zamezí nebezpečnému pohybu cyklistů na silnicích první a druhé třídy. Na kole se pohybuje alespoň občas přes 70 % obyvatel České republiky. Zásadní potřebou je vybudovat páteřní síť cyklostezek pro rychlou dopravu mezi velkými městy.